Dále je to zavedení institutu mimořádného moratoria, které podnikatelům nabízí zvláštní ochranný režim preventivně před i po podání insolvenčního návrhu, po jehož dobu je chrání před rozhodnutím o úpadku a umožňuje jim provozovat svůj podnik.

Mohou využít například přerušení oddlužení či snížení splátek atd. Pravidla pro oddlužení zahájená před tímto datem jsou rigidnější. Pro ně se tedy některé legislativní úpravy navrhují. Například opatření týkající se plnění podle splátkového kalendáře, kdy soud oddlužení nezruší, nebudeli dlužník platit z měsíční splátky v důsledku této zdravotní situace.

Vzhledem k dalšímu vývoji je možné očekávat budoucí zvýšený nátlak na insolvenční soudy. Proto se navrhuje dočasně zjednodušit doručování v insolvenčních věcech, a tím administrativně ulehčit insolvenčním soudům.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji.

Prosím. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, dámy a pánové, je to až symbolické, protože pokud si dobře vzpomínám, když jsme tady loni projednávali novelu insolvenčního zákona, tak to bylo také v pozdních nočních hodinách, a přitom to z mého pohledu je pořád jeden z nejdůležitějších sněmovních tisků, které jsme tady za ty dva roky a kus přijali. A myslím, že i ten dnešní projednávaný vládní návrh pod sněmovním tiskem 807, který reaguje na tu krizovou situaci, v které se dnes nacházíme, to znamená ten lex covid justice, je podle mého názoru také velmi důležitý a patří k těm důležitějším tiskům. Já bych na začátek chtěl říci, že ten zákon je důležitý právě proto, že reaguje na to, co nás v příštích dnech, týdnech čeká, naši společnost, protože skutečně v důsledku toho, že už dnes podle průzkumu je evidentní, že mnozí lidé přišli ze dne na den o příjmy, přestávají být schopni plnit své závazky, tak tady skutečně hrozí, řekněme, možná dluhová pandemie, nebo prostě upadávání do dluhových pastí u lidí, kteří si to ještě před měsícem, dvěma vůbec nedovedli představit, nebo vůbec připustit, že by tyto problémy měli. Skutečně tady dramaticky začíná být ohrožena střední třída. A to jsou lidé, kteří dnes mají majetek. A skutečně najít ta opatření, která by nějakým způsobem vytvořila trampolínu, polštář, tak abychom o tyto lidi nepřišli, v uvozovkách, v tom smyslu, že by skončili v dluhových pastech, ale aby např. ty firmy, které se teď dostaly do platební neschopnosti, po odeznění té krize mohly pokračovat ve svém podnikání. To jsou všechna opatření, která v tom zákoně jsou, nebo v tom návrhu zákona. Já bych chtěl poděkovat paní ministryni, Ministerstvu spravedlnosti, jejímu týmu, protože skutečně možná tady si musím povzdechnout, na rozdíl od jiných ministerstev, tak jak jsme tady dnes byli svědky od rána a včera při tom projednávání, tak tady skutečně ta spolupráce je naprosto příkladná. Já to mohu jenom potvrdit. Ten zákon jsme promptně projednali už minulý týden na podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. Byla to téměř čtyřhodinová, velmi konstruktivní diskuze i za účasti pánů náměstků.

Fakticky pokud jde o ty různé lhůty v rámci různých typů soudního řízení, tam nikde nebylo sporu při těch jednáních.

Takže jsou tam klíčová opatření. Já bych tady asi vypíchl dvě. Jednak to moratorium, které má právě ochránit podnikatele, živnostníky, firmy, aby nemohli na ně být ze strany věřitelů uvalovány insolvenční návrhy a aby ani oni nemuseli ze zákona na sebe podávat insolvenční návrh a skutečně po odeznění té krize mohli plynule, pokud možno, pokračovat ve svém podnikání.

To je opět opatření, které má výrazně i sociální charakter, protože skutečně ti, kteří dnes pečlivě plní své povinnosti, tak teď jim ze dne na den mohly ty příjmy vypadnout, a mohli by to být ti, kteří se právě dostanou, resp. nedostanou na tu hranici 30 procent splněného dluhu, a tím pádem by jim muselo být to oddlužení odepřeno.